Je pravda, že z ústavního hlediska vládu nikdo nemůže donutit, aby pro něco hlasovala, že každý člen vlády v tu chvíli rozhoduje sám za sebe. Zase na druhou stranu jestliže bude kvalitně prováděno výběrové řízení, jsem přesvědčen, že vláda by měla respektovat výsledek takového řízení, pokud by nebyly nějaké naprosto zásadní důvody. Ale já za sebe říkám, že bych si velmi dobře uměl představit, že se tento návrh zákona upraví v tom smyslu, že na základě výběrového řízení, které provádí čtyřčlenná výběrová komise, která je složena dva na dva, dva jmenuje generální ředitel podle vlastní úvahy, dva na návrh vlády s tím, že předseda je na návrh generálního ředitele, respektive z rozhodnutí generálního ředitele. Takže vláda tam samozřejmě svůj vliv tímto způsobem uplatňuje. A pak to může být doopravdy zástupce generálního ředitele, kdo jmenuje místo vlády. Ale tady bych chtěl ještě upozornit na jeden fakt. Tato varianta je tam zjevně proto, že i jednotlivé správní úřady z prestižních důvodů chtějí zachovat jmenování svého šéfa vládou a nechtějí být jmenovány jakýmkoliv jiným způsobem. Jak jsem říkal, je to i na základě lobbingu jednotlivých úřadů, které z prestižních důvodů chtěly tento způsob jmenování zachovat. Za sebe říkám, že já si velmi dobře umím představit, že to pozměňujícím návrhem změníme na zástupce generálního ředitele. Děkuji. Eviduji zde dvě faktické poznámky. Poprosím pana poslance Zlatušku.

O slovo se hlásí pan zpravodaj Jan Chvojka, tak mu udělím slovo.

Děkuji. Další s faktickou je pan poslanec Laudát.

Jestli někdo tady sedí v téhle Sněmovně a neví, co je role Ústavního soudu, dbát na nezávislost institucí, na základní lidská práva, jestli potlačení nebo omezení svobody a nezávislosti klíčových institucí, klíčových pilířů demokracie a tady v téhle souvislosti začne blábolit o třetí komoře Parlamentu, no, ta podání tam dával váš koaliční partner. Tam se to stalo sportem. Ale k tomu jsem vystupovat nechtěl, protože pan Zlatuška mně za to nestojí.

Zvláště poté, co jsme zažili spory právě kolem kompetencí a nejasností výkladu Ústavy. Děkuji. Děkuji za dodržení času. Pan navrhovatel. Jestli máte faktickou poznámku musíte počkat v pořadí. To je pravda. Já vás poprosím, pane poslanče, počkejte po faktických poznámkách, protože faktické poznámky mají přednost před přednostním právem. Další faktickou poznámku má pan poslanec Marek Benda. Jsem rád, že pan ministr Dienstbier potvrdil to, co se tady snažím vládní koalici sdělit celou dobu, že veškeré rozhodující pravomoci v tomto státě bude mít generální ředitel, případně zástupce generálního ředitele.

Přesto mi nebylo odpovězeno na mou základní otázku. Co se stane, až generální ředitel přinese nějaké jméno na vládu, ta vláda ho musí odhlasovat, a ta vláda ho neodhlasuje.

Dále je zde přihlášen pan poslanec Blažek. Já jenom stručnou reakci, vaším prostřednictvím, na pana poslance Chvojku. Víte, když jsme v situaci, kdy nás tady sedí asi dvě stě, z toho někteří mají odpovědnost větší, neboť jsou v koalici, včetně ministrů, a evidentně nikdo neví odpověď na některé otázky, tak já můžu nabídnout jednu jedinou píseň.

Další faktickou poznámku má pan poslanec Komárek. Máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, vážení kolegové, já se dobře bavím a oceňuji vtipy kolegů. Ale já bych rád upozornil na významný posun v mínění opozice. Tady došlo k dramatickému zlomu.

Děkuji.